Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ani z místa jinou přihlášku nevidím. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Rozhodneme v hlasování 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro dát souhlas s ratifikací této rámcové dohody. Kdo je proti?

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.